Nedoporučuji nikomu dalšímu dělat nový, lepší návrh, protože ten základní důvod, a to bychom měli debatovat například v komisi pro Ústavu, je, proč to vlastně chceme.

Starosta je člověk, který je odvolatelný každý měsíc. Na každém zastupitelstvu je odvolatelný. Mnohým se to taky stalo. To jsou ti politici, kteří jsou v první řadě, každý den řeší problémy občanů a mohou být ze dne na den odvoláni. Přesto mají důvěru veřejnosti, a to značnou, a není žádný důvod tento dobře fungující systém měnit.

A musím říct, že nejenom že by měl mít pravomoci rady, aby to fungovalo trochu lépe, ale přece strategická rozhodnutí v obci nemůže a nesmí dělat jeden člověk. A strategické rozhodnutí dělá přece zastupitelstvo obce, města.

Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně. Odpovím teď na vystoupení svých předřečníků. Sám jsem byl tři období u nás v obci.

V současné době se situace malinko uvolnila, takže máme starostu, kterého navrhli fotbalisté.

Vážené paní kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl reagovat na svého předřečníka pana předsedu Stanjuru. Inu, já jakožto zastupitel hlavního města Prahy, kde jsem seděl tři roky, to nemohu potvrdit. Asi tak rok tam byla situace, že rada téměř vůbec nefungovala, protože kvůli politickým hádkám se tam rozpadla koalice a rada, to znamená exekutivní orgán obce, byla ve stavu klinické smrti. To opravdu není příklad dobrého fungování obce.

Mají to ve všech okolních státech naší republiky, takže myslím, že to zvládneme i u nás, v České republice.

Nyní pan poslanec Jan Čižinský, připraví se paní poslankyně Jana Černochová. Stále faktické poznámky. Děkuji za slovo.

Takže je úplný nesmysl, že by nebylo možné jinak kandidovat. Děkuji. Nevím, kolik nás tady je komunálních politiků, kteří mohou říci, že jsou v komunální politice něco kolem dvaceti let, jako je tomu v mém případě. Ale já jsem chtěla reagovat prostřednictvím pana místopředsedy na kolegu Michálka. Jakým způsobem by to ten primátor nebo starosta řešil? Jak by řešil to, kdyby neměl schválený rozpočet, kdyby nemohl podepisovat investiční akce, nemohl by dělat výběrová řízení, nemohl by rozhodovat o transferu finančních prostředků na různé akciové společnosti, které jsou v hlavním městě Praze? Jakým způsobem byste si vy představoval, prostřednictvím pana místopředsedy, že by tedy tu situaci měl řešit primátor nebo starosta, situaci, kterou jste tady zmiňoval v hlavním městě Praze, jak by to probíhalo v praxi, pane kolego? Skutečně jsem v komunální politice dlouhou dobu. Myslím si, že by to pro mě bylo také lepší a výhodnější. Ale neumím si to představit v praxi. Neumím si představit v praxi to, že bych byla já zástupce exekutivy, která o tom rozhoduje bez zastupitelstva. Protože samozřejmě zastupitelstvo má úlohu v tom systému demokratických stran, demokratických hnutí, různých uskupení, která by se měla podílet v rámci komunální politiky na správě věcí veřejných. Skutečně není možné, aby se veškerá moc soustředila do rukou jednoho člověka. Já bych o to nestála. Děkuji za dodržení nebo nedodržení času k faktické poznámce.

Prosím, máte slovo k faktické poznámce. Já jsem také zastupitel. Já možná počkám. To děláte dobře, protože já bych rád, aby byl ve sněmovně klid.

Nicméně ten příklad, který uváděl kolega Michálek, je přece přesně opačný. Tam v těch osmi měsících mohli zastupitelé odvolat radu, paní primátorku a tak dále. V případě přímé volby by to bylo naopak mnohem zamotanější.